Zašto? Da bi onaj koji je ministar bio veliki gazda. Pa veliki gazda je onaj koji ima procese složene kako treba gdje stvari funkcioniraju, a ovim ukidanjem Agencija sam sigurna da stvari u konačnici će možda profunkcionirati za 3-4 godine, ali u slijedećoj godini neće funkcionirati jer ljudi će se još tražiti gdje rade. Ja sam malo otišla, ali je tema, ovaj Zakon ima, dakle, dvije stvari, ima Inspektorat na kojem smo tu govorili zašto, kako i zbog čega i ima tu drugu temu ukidanja i to uopće, to se ukida, ukidaju se, imaju tijela koja su imali svoju pravnu osobnost i svoj OIB i svoju registraciju. To sve ćemo mi ukinuti, to ćemo sve odraditi u pola godine, a znamo kako smo spora mašinerija. Državni aparat vam je kao onaj stari vlak koji ide na ugljen i kada prestanete još taj ugljen u vlak, on još uvijek ide, vrlo teško se zaustavi, ali kada se zaustavi, bez novog vlaka nema pokretanja. Slijedeći klub zastupnika je onaj MOST-a i nezavisnih lista u ime kojega će govoriti poštovani zastupnik Slaven Dobrović, izvolite. Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče Sabora. Pozdravljam predlagatelje Zakona, dakle, na čelu sa državnim tajnikom, sve kolegice i kolege. Dakle, ovdje je objedinjeno nekoliko Zakona i čuli smo da je razlog glavni zbog čega su oni danas uopće na dnevnom redu osim Inspekcije i ukidanje odnosno pripajanje Agencije HAOP-a Hrvatske agencije za okoliš i prirodu u Ministarstvu. Da, svi se državni tajnici, ministri, kad ih se pita kako i zašto, dakle, tko je, na temelju čega, koje su analize, svi se hvataju toga famoznog Zaključka koji ima doslovce dvije strane iz kolovoza drugoga, valjda, ove godine, u kojem se zaključuje da se 54 Agencija miče, dakle, s liste postojanja, naravno, one se ne ukidaju kao takve, osim njihove funkcije, nego se pripajaju raznim tijelima. I ovdje na toj listi su se našle mnoge Agencije i ono što je naravno prvo se postavlja, ja sam si postavio to pitanje, dakle, ovo je vrlo ozbiljna stvar za jednu zemlju da 54 institucije javne uklanja, da ih ukida, pripaja i prvo što mi je palo na pamet da to može biti rezultat vrlo opsežnog rada, vrlo opsežne analize koja bi uključila, dakle, niz kriterija i ti kriteriji bi, naravno, morali biti obznanjeni, jasni jer se radi o jednoj općoj javnoj stvari, dakle, od primarnog nacionalnog interesa. Međutim, kad pitamo za takvu analizu, onda shvaćamo da te analize nema i da je ova lista sačinjena, ne znamo u kojim uvjetima i u kojoj atmosferi, međutim, evo, ona je tu. Dakle, mi ne znamo kojim kriterijima, ne znamo jesu li te Agencije razmotrene pojedinačno uopće, da li ih je itko uključivao, da li su resorni ministri to razmatrali, da li su ti resorni ministri onda, budući da oni ne znaju dobro o čemu se radi, jesu li oni sišli u službe, jesu li oni razgovarali s tim Agencijama, upoznali se s tim radom, to bi po meni bilo primarno ili se naprosto radi o tome da je reforma, dakle, državne uprave tapkala na mjestu, onda je trebalo generirati pošto poto jednu listu koja će pokazati odlučnost Vlade. Ne znam, na žalost, takav Zaključak brine mene osobno jer je to i princip preko koljeno, dakle, sastaviti ćemo i uporno idemo u tome smjeru.

To je također jedan primjer gdje kad se analiziraju stvari, sve ide u prilog tome da to nije razumno ukidati i tek ćemo vidjeti, dakle, mi ćemo učiti očito iz svog iskustva, dakle, ako ćemo uopće biti kadri učiti iz vlastitih grešaka. Dobro, HAOP, dakle, naša Agencija, evo sad mijenjamo 3 Zakona, 4,5, ne znam šta smo već mijenjali il hoćemo, mislim da je pred nama veliki posao, da je ukupno preko 70 Zakona o uredbi i Pravilnika, planova, programa, treba promijeniti, dakle, u zaštiti prirode, zraka, klimatskih promjena, onda se to jako tiče raznih registara, dakle, informacijskih mi si tu namećemo jedan silan posao, dakle silan administrativni posao da bi se uopće provela ta jedna puka činjenica, dakle te sve službe moraju funkcionirati, oni kažu da će nesmetano funkcionirati u okviru ministarstva, međutim složen je ovako jedan silan fizički rad na opće formalnoj uređenju, normativnom uređenju tog pitanja. Ovdje se uporno ignorira važna činjenica da je ova agencija stručno tijelo, dakle ono ne može biti i ne smije biti u stvari dio nekakvog upravnog postupka jer se politike temelje na mišljenjima, naravno i podacima, statistikama koje ova agencija prikuplja jer ova agencija je nastala od dvije agencije prije godinu, dvije dana, dakle Agencije za zaštitu okoliša koja se bavi informacijama o okolišu i Državnog zavoda za zaštitu prirode koja se bavi programima zaštite, dakle, naših brojnih, hvala bogu da je tako jer smo zemlja sa puno dakle zaštićenih krajolika, od ekološke mreže itd. Radi se o jako velikoj površini, ne znam više, 35, 6 %, dakle tu ima velikog posla. Dakle, to su stručni poslovi i mislim da sam već govorio o tome s ovog mjesta, ti stručni poslovi postaju sve složeniji jer se naši uvidi, naši, mislim na civilizaciju, stanje okoliša, stalno upotpunjuje. I to je prilično dinamičan proces, dakle znanstvena istraživanja u području zaštite okoliša, u povezanosti okoliša sa prirodom, dakle, ekologija u širem smislu riječi doživljavaju velike promjene. I te promjene imaju stalni utjecaj na politike koje mi vodimo i zato je to tijelo koje, u stvari treba jačati i ne može se gledati na tijelo kao jednu uhljebničku agenciju jer vjerojatno na ovoj listi ima i takvih za koje nitko ne može znati iz naslova šta bi ta agencija radila. Međutim, pojedinačni pogled na stvari, analitičan bi svakome predočio da se u ovom slučaju ne radi o takvoj agenciji, nego vrlo važnoj agenciji, čuli smo stotinu i deset, 16, ne znam više, nije važan pojedinačan broj, međutim poznato mi je da se tamo poslovi ustvari množe, da su te informacijski mreže sve složenije i da se izdaje veliki broj, dakle raznih mišljenja, ocjena prihvatljivosti na ekološku mrežu itd. i da ih naprosto treba pustiti da rade. Dakle, oni imaju i snažnu vezu sa znanosti, dakle sa raznim fakultetima i institutima jer se ne radi o jednostavnoj problematici, dakle ovo nije jednostavna priča, to je kompleksna interdisciplinarna priča u kojoj nužno ovakva agencija oslanja se na takve naše institucije. I u tom smislu je jako važno bilo njegovati je kao zasebno tijelo, naravno da se rad te institucije može racionalizirati, i mora i da treba gledati šta oni rade, kako troše novac, koji je njihov proizvod, koja je kvaliteta proizvoda, dakle, to su sve važna pitanja. Ali, na ovaj način mi ustvari ugrožavamo i ovu sadašnju vjerojatno kvalitetu i evo, strah me šta će po tom pitanju biti. Ja ću skrenuti pažnju i na pismo znanstvenika u tom pitanju, domaćih, koji su dali upozorenje i zabrinutost iskazali po pitanju namjere Vlade, dakle i nas ovdje u Saboru da dozvolimo, odnosno provedemo ovaj naum, nepromišljeni i neutemeljeni naum o spajanju agencije u tijelo ministarstva. Ja ću na koncu skrenuti pažnju, došao sam u posjed jednog pisma koje je vrlo zanimljivo, dakle to je pismo gospodina Martina Šamana, on je predsjedavajući europske mreže agencija europskih za zaštitu prirode u kojoj on iskazuje zahvalnost, dakle pismo je upućeno ministru Čoriću, zahvalnost za netom održanu sjednicu, dakle, okupljanje tijela, dakle to su predstavnici, voditelji odnosno čelnici tih ustanova u Europi koje je održano u Zagrebu, zahvalnost za kvalitetan sastanak. Govori o kvalitetnoj kontribuciji HAOP-a u okviru te mreže jer je tu razmjena informacija, dakle, ne samo informacija nego saznanja, rad na novim metodologijama, pristupu, diskusije, dakle, razmjena informacija oko pojedinih problema koji se javljaju, to je dragocjeno. Dakle, on iskazuje zahvalnost i iskazuje zabrinutost jer naravno da je tamo čuo jer je to sad bilo u valjda u rujnu mjesecu ili u listopadu, zabrinutost oko namjere, dakle, hrvatske Vlade da agenciju uvuče u ministarstvo jer se boji da će cjelovitost, identitet, dakle nestati jer naravno, formalno će doista nestati i zanimljivo je kako navodi primjer UK koje također prošao u reformi državne administracije namjerava ukidanje agencija, međutim oni su jasno iskazali kriterije i oni su rekli da agencija koja smije ostati van ministarstva je ona koja udovoljava barem jednom od tri uvjeta. A to je da obavlja čisto tehničku funkciju, da obavlja aktivnosti koji zahtijevaju odvojenost od politike ili treće da zahtijeva neovisnost da bi se utvrdili, dakle da bi se utvrdile činjenice. I ne treba puno filozofirati da se ustanovi da u ovom slučaju da smo u Ujedinjenom Kraljevstvu i u njihovoj reformi državne uprave da bi HAOP za čas ispao sa liste razmatranih agencija koje bi trebalo eliminirati u smislu da se njihovi poslovi uvuku u državni aparat. Evo, ja s ovoga mjesta moram reći da MOST-a Klub MOST-a nezavisnih lista ne može podržati ove zakonske promijene.

Hvala lijepo, imam ovde brojne zakone koje smo ove uredbe koje su kao obaveza, ne znam što opće više dolaze na sabor jer jednostavno to je naša uredba i rekli ste tajniče da je to naša obaveza, da se te uredbe u cijelosti obavezujuće za RH tako da je te direktive netko prihvatio tko u ime hrvatskoga naroda ne znam, ne znam jel bio referendum po pitanju toga, znači da je i dalje u saboru raspravljamo u tim uredbama. A što se tiče rasprave koja se ovde odvila, a to je najbitnije pitanje to je znači zaštita okoliša i prirode i zaista postavljam pitanje još jednom ako zaštitu imamo agencija, hrvatska agencija, koji je smisao ugasiti neku agenciju kad donosi odluke il procjene, mora biti neovisna. Ako je unutar ministarstva ona gubi neovisnost, to tijelo mora biti neovisno, ako studij utjecaja na okoliš procjenjuje ta agencija ili ako radi izmjere štetnosti određenih ovaj u okolišu određenih stvari. Osnovno pitanje koje se postavlja primjer u Slavonskom Brodu ili u regionalnim centrima za odlaganje otpada kao što je Marišćina, kao što je u Dalmatinskoj zagori ste u srce napravili, znači kolko Ministarstvo okoliša skrbi o okolišu, u srcu Dalmatinske zagore u Lečevici, gdje imamo znači podzemne vode, gdje imamo speološka istraživanja, imamo jame koje dokazuju da su spojene sa ovaj vodama koje su podzemnim vodama koje direkt su spojene sa Jadrom, sa Cetinom rijekom, e to je znači, to je OK, znači to je OK. Naravno da je vama ugasiti cilj ugasit te agencije u ministarstvu, jer Ministarstvo okoliša godinama umjesto da se bavi zaštitom okoliša u biti sada jedanput građani moraju štitit sebe da zaštite okoliš od Ministarstva za zaštitu okoliša. I ako mi neko tijelo koje mora biti neovisno fuziramo zbog „lex Andrije Mikulića“, ako neko tijelo fuziramo unutar ministarstva od kojega građani se moraju, Ministarstva zaštite okoliša, od kojega građani moraju prosvjedovati da bi zaštiti okoliš, onda ne vidim tu smisao.

Imamo problem crnoga brda u Zadru, i ja godinama od kad sam god ušao u ovaj sabor govorio sam o tome crnom brdu jer sam prija imao takve akcije na svome području jel je iz Dugoga rata industrijska troska iz tvornice ferolegura trebala je odložit u jedan zapušteni rudnik uz rijeku Cetinu da bi neko zaradio milione, da bi se taj rudnik kao pod krinkom izmjene sanacijskog materijala, da bi se sanirao taj rudnik, a to su štetne stvari i to je dokazano sa Europska komisija je najavila tužbu RH zbog crnog brda u Ravnim kotarima. Ja sam bio u 10-tak navrata tamo kakav je tamo zrak, tko će mjerit Ministarstvo okoliša il će ova agencija koju ste ugasili koju ćete bi napisat u biti i da li je to štetno il nije, a tamo doslovno ljudi žive u Ravnim kotarima, pazite gdje se nekad proizvodilo naj voće, povrće, najbolje kvalitete uz nedaleko od mora, mislim. Vi iđete autoputem vidite odjedanput crno brdo ko da je s Marsa palo, mislim nepropisno postavljeno, pa na koji način se mi ponašamo u turističkoj državi. I nama mora Europska komisija najvit da će tužit RH ako se po zakonu ne ukloni to crno brdo kojega morete vidit kada idete put Dalmacije s live strane kad idete iz Zagreba, vid ćete šta je to. I tu ljudi žive uglavnom ljudi srpske nacionalnosti, al manje bitno, al sirotinja, mislim, ljudi zaboravljeni nikoga nije briga ovdje gospodine Horvat vi ste iz kvote nacionalnih manjina, nikoga nije briga. Čak je i predsjednik stranke vaš Milorad Pupovac blizu rođen, znaš kad ih je posjetio, kad su bili predizborna kampanja. Jel to su ljudi zaboravljeni od svih, a najviše od Milorada Pupovca i vas koji ste u kvoti u okolišu. Pa čemu vi služite? Nije samo štiti zločince koji su bili u Vukovaru uloga Milorada Pupovca, on mora štiti ljude koji žive na ovom području. I svi koji mi ovako govorimo mi smo sutra, e nacionalisti, e ovakvi, e onakvi.

Odgovorite mi precizno, zbog čega Hrvatska, Ministarstvo okoliša se ponaša na ovaj način da Hrvatsku tuži Europska komisija prijeti tužbom. Ti ljudi žive u teškoj situaciji, pogledajte im bunare il čatrne il kako ćemo nazvat jel nemaju vodovod pa ćete vidit da se to crni voda. Ljudi konzumiraju vodu koja je katastrofalna. Znači, ja tražim od vas da, od nas svih, da zaštitimo institucije koje moraju biti neovisne, sličan problem je bio kod termoelektrane Peruće, to su bile bitke, nemile bitke, da bi se dokazala štetnost takvih projekata na našim izvorima prirodnim ili di su najveći bazeni pitke vode.

A imamo najveći potencijal koji moramo čuvati, umjesto da donesemo zakon o zaštiti krša, da se tu ne može na taj način ponašati u prirodi, nama sve svelo ovdje sva rasprava na lex Andrija Mikulić, da pospajamo ovo što treba pospajati, da bude na čelu on svih tih institucija, a inače čovjek iskusan što se tiče rudarskih stvari sa ... [[Govornik se ne razumije.]] to je znanstvena priča, nije ovdje pa neću govoriti. To sam govorio. Prema tome, tražim da institucije koje su neovisne, koje štite okoliš, okoliš je najbitnija, i ono šta ima Hrvatska, još uvijek ima čisti okoliš osim kritičnih točaka.

Već sad ste najavili 2 milijarde eura manje a to je 15 milijardi kuna. Mi moramo skrbiti, ne treba nama EU ni Vijeće Europe, nitko nama ne treba, mi smo oni koji moramo štititi naš okoliš i po Bogu i po čovjeku, mi to kupujemo od naše djece, to nije naše. Mi nemamo snage proglasiti isključivi gospodarski pojas a vi pričate ovdje o brodovima. Pa znate li koliko su mrlje, pogledajte karte. Imamo naftne mrlje veće nego grad Split usred Jadrana. Na sredini Jadrana.

Prema tome ovo su ozbiljne stvari, nama trebaju neovisna tijela koja će biti neovisna, stručna i kompetentna da procjenjuju određena studije utjecaja na okoliš jer okoliš je iznad svega. Nama je veća šteta da se rade štetni projekti na području moje Dalmatinske zagore, Like, Gorskog kotar ili Ravnih kotara ili nebitno, veće su to štete ako napravimo ekocid, ugrozimo pitke izvore vode jer je voda skuplja od nafte, to je drugo što mi ne znamo s tim gospodariti, šta dajemo u koncesiju izvor Cetine za 5000 kuna mjesečno 2015., 2014. Vlada je raspravljala 5, 6 sekundi, izvore Cetine stranim tvrtkama pa oni prodaju vodu, imaju dobiti, to je drugi par opanaka. Mi u Hrvatskoj moramo stvoriti uvjete kao što je na Islandu, Irskoj, da imamo na tim područjima besplatnu i očuvanu vodu, da čuvamo okoliš a ne da imamo u biti samo puste tvrtke, puste firme, samo da imaju svoje plaće tako da imamo najskuplju vodu Europi.

Naime, investitor je uvijek zainteresiran za profit i to je normalna stvar dakle inače ne bi ni investirao i tu se nema šta prigovoriti. Ministarstvo je uvijek tijelo koje to dozvoljava i uklanja prepreke međutim kada govorimo o utjecaju određenih zahvata na okoliš onda trebamo neovisno tijelo koje će svoju odluku donijeti samostalno, neopterećeno, bez upliva politike, na temelju, fakata, činjenice do kojih dolazi, dakle kroz normalne provjerljive metodološki ispravne postupke.

Održivi razvoj RH je jedini koncept koji može spasiti RH. To je činjenica. Moje iskustvo govori da je Ministarstvo okoliša uvijek radilo protiv interesa održivoga razvoja, ljudi unutar ministarstva, ja se sjećam kad je Mladineo zvao se čini mi se čovjek, kada je pisao u Dugi rat gdje bila tvornica, gdje je bio taj otpad industrijski, tada je pisao o njima da je to otrovno, dobivaju se tumori, ovo, ono a nama u Sinj je trebao odlagati da je to zdravo, da se može gnojiti zemljište, gnojivo. Znači nama je govorio da treba odložiti. Naravno jer je dobivao ispod stola, bilo je 50 eura po tonu to odložiti, već je bilo dogovoreno s stranim nekakvim investitorima koliko se tu trosku industrijsku trebale odložiti uz rijeku Cetinu.

Ja u kvartu imam jedno postrojenje koje se zove CIOS, tamo je do sada već bilo 5 požara, mi ne znamo šta tamo gori a od HZJZ-a dobivamo preporuku da zatvorimo prozore. Ja sam nedavno bio na jednoj tribini ekološkoj gdje sam pitao gospođe iz tog zavoda da li su ikad tamo mjerili zrak, vodu, količinu otrova u zemlji i odgovorili su ne. Dakle, ne postoji u RH, dakle, neovisna institucija, koja se tome, dakle, time bavi, dakle, tamo građani već pet puta su doživljavali velike požare, dakle, smrdilo je, a mi smo od jedne institucije kao Hrvatski zavod za javno zdravstvo dobili preporuku da zatvaramo prozor. Pa to je to kad je tijelo neovisno, znači, Hrvatski zavod za javno zdravstvo trebalo je biti tijelo koje je neovisno, koje bi trebalo izmjeriti tada kakvoću zraka, vi dobijate informaciju, a službeno ne možete dobiti da trebate zatvoriti prozor zbog požara koji su bili vidljivi svake godine, to govori, a ne dobijete. Ista vam je stvar i sa baznim stanicama. Mi imamo informaciju da je povećan broj bolesti tumora u RH, da je najveći broj smrtnosti od tumora. Mi nemamo od Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo zadnje tri godine uopće nikakvih podataka.

Kolega Bulj, stvarno se ne mogu načuditi slušajući vas o čemu vi pričate. Ako je itko imao priliku, onda ste imali vi u MOST-u i mi, i ja dok sam bio tamo, imali smo ministra Dobrovića, zaštita okolišta, ministar je bio, imali smo u prvoj Vladi, rušili ste prvu Vladu, imali ste drugu šansu, Vlada isto to rješaje, rušili ste i drugu Vladu, 6 ministara ste imali, imali smo najbolje pozicije gdje je trebalo uhvatiti se posla i poriješavati neke stvari. Međutim, ako je itko imao, imao je MOST tu šansu i imao je ministre da rješaje to o čemu vi pričate. Vi pričate o nečemu što ste vi mogli, samo se treba uhvatiti posla. A riješiti u oporbi, to je puhanje u vjetar, to nema veze, vi ste imali šansu da rješajete problem, o kom pričate, al, niste rješavali problem.

Meni je kolega Mišiću jasno hoćete li vi biti u svakoj Vladi, bili na listi MOST-a, bili na listi Živog Zida, vi ćete biti u svakoj Vladi i što se tiče ministra Dobrovića, da je se slušalo ministra Dobrovića, ne bi bila ugrožena moja Dalmatinska Zagora, ne bi Marična, bili bi odvajanje otpada, bio bi održivi razvoj, ali naravno, da su zbog toga, da to je se zbog nas, nas riješilo, nismo mi rušili, nego ste vi tili preslagivati, rušio se Orešković, dopustite da završim ako je moguće. Uglavnom kolega Mišiću, Slaven Dobrović, je čovjek stručnjak i da se sluša Slavena Dobrovića i da mu se je dozvolilo da radi, sigurno bi otpadna mafija i druga mafija i radila na tome da on ne bude ministar, vjerujte mi u to, a vi to vrlo dobro znate. A uglavnom, vi ćete biti u svim vlastima, izabrani na listi MOST-a, Živog Zida ili ne znam na kojem, to je poanta i ja vas tu respektiram.

Hvala lijepo. Kolega Bulj, ukida se 54 Agencije bez prave podloge, bez pravih analiza, što će to donijeti građanima RH, tu se spominju nekakve minimalne uštede, al činjenica da ova Agencija za okoliš i prirodu koja je trebala dati odgovore građanima grada Slavonskog Broda i šire okolice, kada će se smanjiti emisija štetnih plinova iz Rafinerije Bosanski Brod, da im treba dati odgovore tko je zagadio vodu, nismo dobili odgovore. Građani očekuju i nekakav plan aktivnosti, da se ubrza s tim. Ali, na žalost, ukidanjem ove Agencije, izgubiti će se još godinu dana, jel 6 mjeseci je preustroj, dok se donese Uredba o unutrašnjem ustrojstvu, promijene ploče, napišu rješenja, baviti će se sami sobom, umjesto da se bavimo rješavanjem problema i da se bavimo našim građanima. Evo pozdravljam članove ekoloških udruga iz Slavonskog Broda koji su i danas održali tribinu o utjecaju zagađenog zraka na zdravlje ljudi [[Upadica: Hvala]] gdje je poruka struke učinite nešto. I ja također pozdravljam i zahvaljujem se Udrugama i ljudima koji to rade volonterski koji utjecaj… [[Govornik se ne razumije]] zraka na zdravlje i ti ljudi u biti štite, educiraju naše građane, šta predstavlja onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu kada ste rekli i naravno, da nitko nije protiv toga da se brojne nebitne Agencije ugase, al kad govorimo o onima koje moraju biti neovisno. Al, koja je logika, kažu 50 i nešto Agencija se radi, a upravo ministar Kuščević primio 2000, imamo 2700 ljudi, 2700 ljudi, a 50, ne gase oni ništa, nego ovo oni usklađuju sa lex Mikulić i na taj način će to funkcionirati, a apsolutno se neće ništa riješiti, osim onoga što je gospođa Anka Mrak Taritaš govorila da će se godinu dana pisati rješenja o godišnjim, o imenovanjima, razrješenjima, a taj dio Slavonskog Broda biti će, neće im biti primaran, nego će im biti sekundaran i nije ih briga [[Upadica: Hvala]] Možda uz izbore dođe tamo premijer, pa… Sad će u ime predlagatelja govoriti poštovani državni tajnik Mile Horvat, izvolite.

Time zaključujem raspravu o ovoj točci, a glasovati ćemo kada se steknu uvjeti.

Prigodom rasprave o ovoj točci dnevnog reda primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na drugo čitanje zakona. Rasprave su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za zaštitu okoliša i prirode. Želi li predstavnik predlagatelja dati dodatno obrazloženje? Da, poštovani državni tajnik u Ministarstvu zaštite okoliša i energetike, Mile Horvat, izvolite. Zahvaljujem se potpredsjedniče HS. Uvažene zastupnice, uvaženi zastupnici. Drugo čitanje, odnosno konačan tekst zakona o izmjenama i dopunama zakona o zaštiti okoliša, izradi prijedloga zakona pristupilo se prvenstveno radi unaprjeđenja sustava davanja ovlaštenja za stručne poslove zaštite okoliša i prirode, i to kroz grupiranje po vrstama i složenosti stručnih poslova u skladu sa standardima i praksom EU te unaprjeđenjem sustava praćenja rada ovlaštenika i oduzimanja suglasnosti, uvođenja obveze cjeloživotnog usavršavanja te ograničavanja sustava… [[Govornik se ne razumije.]] na pravne osobe i obrtnike fizičke osobe. Tako smo ovim izmjenama i dopunama predložili sljedeće: Mijenjaju se odredbe kojima se ovlaštenicima daju ovlaštenja za stručne poslove zaštite okoliša i prirode kroz grupiranje stručnih poslova u grupe po vrstama i složenosti poslova te umjesto dosadašnjih pojedinačnih 26 stručnih poslova, predloženo davanje suglasnosti za 8 grupa srodnih stručnih poslova. Predloženo je grupiranje i u skladu sa složenošću i vrstama poslova, kao i potrebnim kvalifikacijama pojedinih stručnjaka zaštite okoliša, a uzimajući u obzir postupke koji se provode na temelju zakona i posebnih propisa pojedine sastavnice i opterećenja okoliša. Ali, se značajno pojednostavljuju ishođenje suglasnosti odnosno smanjuje se administrativno opterećenje pravnih osoba obzirom da se radi o istim stručnjacima s istim kvalifikacija. Ujednačava se rok važenja svih izdanih suglasnosti za obavljanje stručnih poslova na 5 godina. Preciznije se definiranju mogućnosti ukidanja suglasnosti, ukida se izuzeće za polaganje stručnog ispita za fizičke osobe koje su zaposlenici ovlaštenika, a imaju najmanje 10 godina radnog iskustva. Ukida se izuzeće za polaganje stručnog ispita za fizičke osobe koje su radile na stručnim i upravnim poslovima, iz područja zaštite okoliša u središnjim tijelima državne uprave i inspektorima s više od 5 godina radnog iskustva na poslovima inspekcije zaštite okoliša. Ujedno se unaprjeđuje sustav praćenja rada ovlaštenika i oduzimanja dobivene suglasnosti te je uvedena obveza cjeloživotnog usavršavanja, a sustav ovlašćivanja je ograničena samo na pravne osobe. Na taj način smatramo da će se podići kvaliteta dokumentacije te ubrzati postupci u zaštiti okoliša. Praksa je pokazala, da je duljina samih postupaka, a i njihova kvaliteta u izravnoj vezi sa kvalitetom dokumentacije odnosno stručnih podloga. U skladu sa odredbama Europske direktive o kontroli opasnosti od velikih nesreća, koje uključuju opasne tvari, dodatno su usklađena s navedenom direktivom izuzeća, koja se odnose na sprječavanje velikih nesreća koje uključuju opasne stvari. Osim prethodno navedenoga, tijekom dosadašnje primjene Zakona o zaštiti okoliša u praksi ukazala se potreba za izmjenom još nekih odredbi te ovaj prijedlog zakona, između ostalog uključuje i sljedeće izmjene i dopune: Usklađene su definicije i pojmovi s odredbama posebnog propisa za zaštitu prirode, u dijelu koji se odnosi na ekološku mrežu Natura 2000. Usklađene su i dodatno pojašnjene odredbe koje se odnose na stratešku procjenu utjecanja strategija, planova i programa na okoliš, posebice u odnosu na tumačenje da se strateške procjene utjecaj na okoliš, ne provode za sve planove koji se financiraju sredstvima EU. Preciznije regulirana mogućnost izmjene mjera zaštite okoliša i programa praćenja stanja okoliša propisanih rješenjem o procjeni utjecaja na okoliš, odnosno rješenjem o ocjeni o potrebi procjene utjecaja na okoliš. Dodatno je poboljšan sustav izvješćivanja o stanju okoliša na način da se uzima u obzir integrirani prikaz stanja okoliša, što je danas općenito prihvaćen pristup u izvještavanju o stanju okoliša u EU. Pojednostavljuje se postupak ishođenja suglasnosti na politiku sprječavanja velikih nesreća, osigurava se određivanje referentnih centara okoliša iz redova institucija koje nisu financirane iz državnog proračuna, a sukladno drugim propisima obavljaju djelatnosti temeljem kojih se mogu odrediti referentnim centrom te u konačnici, radi provedbe Zaključka Vlade RH od 02. kolovoza 2018. o smanjenu broja agencija, zavoda, fondova, zaklada, trgovačkih društava i drugih pravnih osoba s javnim ovlastima, ovim prijedlogom zakona Ministarstvo zaštite okoliša kojem se pripaja Hrvatska agencija za okoliš i prirodu preuzima sve njene poslove te se uređuju sva ostala pitanja vezana uz Hrvatsku agenciju za okoliš i prirodu. Djelokrug rada Ministarstva zaštite okoliša i Hrvatske agencije za okoliš i prirodu usko je povezan. Pripajanjem HAOP-a ministarstvu ne dovodi se u pitanje samostalnost i važnost u obavljanju poslovnih procesa koji se danas obavljaju u HAOP-u već se racionalizacijom zajedničkih službi postiže jedinstven sustav neophodan za provedbe politike zaštite okoliša i prirode.

Od 10. listopada 2018. godine, prihvaćene su primjedbe da fizička osoba, obrtnik uz pravnu osobu može biti ovlaštenik za obavljanje stručnih poslova iz područja zaštite okoliša i prirode te su sukladno tome dorađeni čl. 1., 7., 11., 18. i 68. te također, dodan je novi čl. 15. kojim se mijenja čl. 57. važećeg zakona vezano uz plan intervencija, to je bila sugestija Pomorskog zakonika, sada se Ministarstva pomorstva, sada su Pomorski zakoni, u njega je ušao i plan intervencija. U odnosu na prvo čitanje, dorađeni su i članci koji se odnose na inspekciju zaštite okoliša s obzirom da će poslovi inspekcije zaštite okoliša preuzeti Državni inspektorat te su time uređeni članci od 54. do 67. i konačno Odbor za zaštitu okoliša i prirode je uputio amandman na članak 58. koji je nomotehničkog izričaja i odnosno uređivanja nomotehničkog izričaja i mi ga prihvaćamo. Da, poštovani predsjednik Odbora za zaštitu okoliša i prirode, Ivan Vilibor Sinčić, izvolite. Odbor za zaštitu okoliša i prirode, 10. prosinca je održao sjednicu koje je matično radno tijelo po ovom prijedlogu zakona. Osim svega ovog što se mijenja, što je već rekao predlagatelj, htio bi reći da u odnosu na prvo čitanje u predloženom konačnom prijedlogu zakona, uvaženo je mišljenje koje je izneseno u izvješću Odbora za zaštitu okoliša i prirode odnosno prihvaćena je primjedba da fizička osoba obrtnik uz pravnu osobu trgovačko društvo, može biti ovlaštenik za obavljanje stručnih poslova iz područja zaštite okoliša i prirode i u tom smislu, izvršena je izmjena u 5 članaka. Istu ideju dala je Obrtnička komora koja se žalila da diskriminaciju obrtnika. Nadalje, dakle nakon uvodnog obrazloženja, u raspravi je na odboru istaknuta važnost plana zaštite okoliša RH kao jednog od temeljnih dokumenata održivog razvitka i zaštite okoliša. Istaknuto je da je u 2016. provedena javna rasprava o dokumentu koji se zove Nacrt plana zaštite okoliša za razdoblje od 2016. do 2023. međutim kako je došlo u to vrijeme do smjene vlasti, do političke krize, isti je bio na javnoj raspravi, dakle pribavljena su mišljenja središnjih tijela ali isti nikada nije došao na Vladu tako da ovaj sadašnji plan u 2018. do 2025. je gotovo isti taj identični, tako barem kažu njegovi autori pa smatraju da ne treba provesti javnu raspravu pa ona niti nije provedena nego se jednostavno ide danas dalje s time. Malo jest apsurd taj što, eto ćemo u 2019. donijeti jedan plan koji vrijedi od početka 2018., ali tu smo gdje smo. Što se tiče ovog dokumenta dakle, obrazloženo je da će isti ostati na snazi u sklopu plana za dvogodišnje razdoblje od 2018. do 2020. zato što bi bio potreban jedan drugi dokument a to je Strategija održivog razvoja koji isto nije donesen. Izraženo je mišljenje da će preuzimanjem poslova Hrvatske agencije za okoliš i prirodu od strane Ministarstva zaštite okoliša i energetike, biti dovedena u pitanje stručnog i neovisnost. Također agencija je obavljala niz stručnih poslova koji su bili podloga za upravne poslove u ministarstvu a koje će sada obavljati se u sklopu samog ministarstva, kao što znamo to je onaj dio koji je uopće potaknuo pretpostavljam, izmjenu zakona. Postavljeno je također pitanje je li izrađena analiza s ocjenom financijskih učinaka ovog pripajanja, predstavnici predlagatelja naveli su da se pripajanje agencije ne dovodi u pitanje stručne neovisnosti, očekuju financijske uštede ali da nije izrađena egzaktna studija isto kao i za Zakon o zaštiti zraka koji sam ranije predstavljao. Obor je istaknuo da će pratiti učinkovitost novog sustava odnosno novu organizaciju. Sa 7 glasova za, 2 suzdržana predložili smo donošenje zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti okoliša, također kolega Horvat je spomenuo amandman, naime, ovaj zakon mijenja originalni zakon i briše dva članka ali ne briše naslov iznad ta dva članka tako da su ostala sva naslova visiti u zraku pa smo dali jednoglasno u ime odbora amandman čisto nomotehničke prirode koji briše i ta dva naslova. Otvaram raspravu i prvi će u ime Kluba zastupnika MOST-a nezavisnih lista govoriti poštovani zastupnik Slaven Dobrović, izvolite. Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče Sabora. Pozdravljam još jedanput sve prisutne. Dakle zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti okoliša, ova izmjena donosi više sadržaja nego što je to bilo u prethodna tri zakona dakle nije samo pripajanje agencije ministarstvu nego cijeli niz izmjena koje bi se moglo ocijeniti kao one koje doprinose kvaliteti rada dakle tj. funkcionalnosti ovoga zakona i svega što zakon regulira, međutim ja to sad neću komentirati. Pripajanja agencija ministarstvu je i dalje ovdje ključni problem koji smatram da nije prihvatljiv sa stanovništva cijele ove problematike i da je to jedna velika greška, jedan veliki eksperiment u koji se ide bez ikakve procjene dakle svih reperkusija koje ćemo kao država od toga imati. Naravno da državni tajnik može ponavljati u nedogled kako se ništ posebno ne dešava, kako se radi racionalizacija, možete misliti, ukida se upravno vijeće koje je strašno veliki budžet imalo, to su sve sitnice, dakle to se ne da usporediti niti sa običnim administrativnim promjenama, svega onoga, tih ploča famoznih pa do memoranduma i ne znam čega, vizitki. Ono što jest ovako ugroženo je neovisnost jer kad uvučete tijelo u ministarstvo, jasno da postoji vertikala, dakle mi gubimo ono što je nužno za ovakvu agenciju, neću se ponavljati pa ću stati na tome. Dakle, štete koje ćemo od toga imati su vjerovatno velike i s ove pozicije nesagledive pa ćemo to opet ne znam kada, mijenjati. Evo, mi ne možemo podržati ovu izmjenu. Klub zastupnika je onaj HDZ-a u ime kojeg će govoriti poštovani zastupnik Branko Bačić.

Klub zastupnik HDZ-a podržati će kod našeg prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti okoliša. Najprije bih rekao nekoliko riječi o onome na čemu je završio moj prethodnik kolega Dobrović kada je govorio o agenciji za okoliš i prirodu, koja se ukida.

Dakle, ja se pridružujem kolegi Dobroviću o jednim dijelu kada govori o značaju agenciji za okoliš i prirodu. Svima nama koji smo sudjelovali u tom resoru, znamo koliko je sama agencija svojim izvješćima koje je pripremala i kojima je i kojim izvješćima je prikazivala stanje okoliša u RH, za 4 godišnje razdoblje, koliko i kako sustavno se prelazilo izrade tih izvješća, kako su ona bila zahtjevna. Ona su očekivala značajan angažman ministarstava, državnih tijela i drugih institucija, koji su na ovaj ili na onaj način vezan uz praćenje stanja u okolišu.

I to izvješće bilo je dobilo podršku svih saborskih zastupnika, svih klubova, jer se na jednom mjestu moglo, pratiti u jednom dužem razdoblju stanje svih sastavnica okoliša, dakle, i tla i vode i zraka itd. S tog aspekta bih tražio i očekivao da taj posao na tako sustavno način preuzme ministarstvo i da istom dozom pozornosti, kvalitete, budu sačinjavanje i ostala izvješća, zbog toga što su ta izvješća omogućavala niz i bile su podloga donošenju niz mjera i projekata i zadataka koja su bila pred jedinicama lokalne samouprave regionalne samouprave i vlade. I to je izvješće služilo mnogim ministrima, kasnije u radu, u pisanju zakona, u postavljanju i donošenje mjera. Tako da očekujem da će ministarstvo nakon provedbe ovog zakona, nakon što agencija prestane sa nastaviti sa takvim istim intenzitetom i istim pristupom raditi takva izvješća koja su itekako kažem dobrodošla. Ja bi još konstatirao da ovim se jasno zakonom, usklađujemo sa Zakonom o državnim inspektoratu, s obzirom da inspekcija zaštita okoliša više nije sastavni dio ministarstva, ona sada zapravo postaje dijelom državnog inspektorata. Ne bih rekao i tu se ne slažem s kolegom Dobrovićem da ćemo uštedjeti na par članova upravnog vijeća. Ako se pogleda pregleda utvrdi da će se provedbenom zaključkom vlade, smanjiti broj značajan broj državnih tijela, državnih institucija, a mislim da smo puno puta u hrvatskom društvu svjedočili kako je dobro da se smanji broj državnih institucija, da ih je previše, onda na tom tragu iščitavam dio ovoga zakona. Iako moram reći da je vlada kada je donijela zaključak 2.8. ove g. planirala ukidanje 54 različite institucije ipak će se kroz realizaciju, odnosno, provedbu zakona, njihovo donošenje utvrditi da je određeni broj tih agencija i tih institucija ostaje, dakle, na kraju kada podvučemo crtu pod izmjene svih ovih zakona i u dijelu formiranja državnog inspektorata, onda ćemo vidjeti da neće biti 54 tijela koja će se ukinuti ili koja će prestati postojati, ali će njihove poslove obavljati sada druga državna tijela, već da će to biti negdje oko 44 ili 45 takvih tijela. Prema tome, ja podržavam, jer mislim da htjeli to ili ne htjeli priznati, to će biti značajne uštede u jednom dugogodišnjem razdoblju, ali se slažem s svim onima koji apeliraju da se poslovi koji su obavljani, pogotovo ona tijela koja su te poslove obavljali dobro, pogotovo tijela čiji su proizvodi bili itekako korišteni u sustavu rada državne ili lokalne i regionalne samouprave, da se tim gašenjem ne izgubi na kvaliteti poslova, koji su odrađeni. A slažem se i tvrdim, to sam mogu svjedočiti, da su upravo izvješća o stanju okoliša u RH, rađena vrlo pažljivo prema propisanim europskim standardima, kojima smo mogli govoriti o kvaliteti zraka, uspoređivati kvalitetu prije i na početku jednog razdoblju i na kraju razdoblja za koje se izvješće donosilo. Sve drugo što se tiče o polaganju stručnih ispita, što se tiče ograničavanje broja i vrsta složenosti stručnih poslova, smanjivanju sa 26 na 8 izuzeće od polaganja stručnoga ispita, dakle, sve ove mjere, ja se nadam da će donijeti do pojednostavljenja postupanja u sferi zaštite okoliša i da će pojednostaviti i fizičkim osobama i obrtnicima i pravnim osobama, postupanje i kada u pitanju su obavljanje radova na zaštiti okoliša i prirode, svakako da podržavam.

Hvala lijepo poštovani podpredsjedniče Hrvatskog sabora, uvaženi državni tajniče sa suradnicima. Evo pred nama je u drugom čitanju izmjene i dopuna Zakona o zaštiti okoliša. Kad glasate o nekom Zakonu onda imate argumente kako glasate, ZA kad vam je sve u Zakonu prihvatljivo, PROTIV kad uopće rješenja koja su u Zakonu vam nisu prihvatljiva, a SUZDRŽAN-i ste u principu kad vam glavnina rješenja su vam prihvatljiva, ali imate i jedna ili dvije stvari koje mislite da nisu dobro napravljeni i to naravno, uvijek su nekakve bitne ili ključne stvari. Da u ovom Zakonu o izmjeni i dopuni Zakona o zaštiti nije ukidanje Agencije, mi u Klubu GLAS-a i HSU-a ne bi imali nikakav problem, mi bi glasali ZA ovaj Zakon i rekli bi imamo izmjene i dopune koje su dobre, korektne, unapređujuće i sve o čemu je riječ. O tome što znači ovaj zaključak Vlade od 02. kolovoza 2018. godine i Odluke da se 54 što Agencije, što Zavoda, što Fondova ukinu, mislim da smo raspravljali i prošli tjedan, raspravljali smo i danas, kad imamo prilike vidjeti što se ukida i kako se ukida. I sa ove govornice svaki put čujete isto, ja ću to ponoviti zaista u nekoliko rečenica i neću više, barem ne danas o tome govoriti. Kad napravite jednu suvislu analizu, kad ta suvisla analiza pokaže da će te biti brži, bolji, učinkovitiji ili barem na razini koju imate danas kad ukinete pojedinu Agenciju i uključite u Ministarstvo, onda je to, ili kad imate argumente zašto je to tako, zašto je bolje, zašto će brže se nešto napraviti, onda to naravno možete i podržati. No, ova Odluka koja je Vlada od 02. kolovoza nema te argumente, nema te razloge, nema, vi tu nigdje ni od jednog državnog tajnika, obično su državni tajnici ti koji brane Zakon, vrlo rijetko su tu ministri, svako on kaže, se referira Odluka je Vlade, uštedit će se, jer će biti upravno vijeće nećemo imati, imat ćemo ovaj, nešto manje će biti ovih rukovodećih službenika, dakle tu se čitaju uštede. No, nitko ne govori o poslovima, nitko ne govori o sadržaju, nitko ne govori o ciljevima, nitko ne govori o nakanama, nitko ne govori o činjenici kako će se to raditi, da se neće stavljati pod upitnik provođenje pojedinih Zakona, da se neće staviti pod upitnik provođenje pojedinih mjera, da to imamo, ne bih imali tu problem, i da to jednako tako je vezano uz ovaj Zakon, mi bi podržali, ovu su, ako se ne varam od časa od kad su donešen Zakon o zaštiti okoliša, četvrte izmjene. I sad ovom Zakonu točno možete pratiti jednu drugu stvar, koju, ... [[Govornik se ne razumije.]] svi mi, neko od nas tu koji sjedi u Sabornici je onaj renesansni saborski zastupnik opće prakse. Malo nas je takvih da se razumijemo u sve, ali oni koji prate pojedinu temu i koji nekako misle da se više razumiju u tu temu, onda mogu vidjeti i što se to dešava na svjetskoj razini, što se to dešava u okviru Republike Hrvatske i u kojem smislu se mijenjaju Zakoni. Tamo negdje, '80-tih godina prošlog stoljeća, sam se prvi put uopće srela sa pojmom procjene utjecaja na okoliš i moram priznati da je to tada bilo jedna, dosta veliko iznenađenje što raditi i kako raditi. U početku je to bila forma, kasnije se iz forme to pretvorilo u nešto drugo. Tamo negdje, '93. ili '94. godine, u Ministarstvu je cijela služba koja se bavila okolišom, bilo je četvero ljudi, dakle samo da vidite o kojem vremenskom periodu govorim, to je bila '94.-ta, četvero ljudi se je bavilo zaštitom okoliša, da bi mi u 2018. imali jedno veliko Ministarstvo koje se bavi zaštitom okoliša, nije to Hrvatska jedinstvena, dakle to je uopće tema zaštite okoliša da čovjek postane svjestan gdje živi, kako živi, koju štetu radi, što je potrebno napraviti, kako je, što je uopće potrebno činiti. U ovom trenutku, ja znam da ne postoje uopće klimatske promijene, jasno progovara i misli Trump i ono što možete vidjeti da ne postoje klimatske promijene misli i proračun grada Zagreba jer ta, taj ured koji se s tim bavi, na tim stavkama ima onih sramotnih recimo 20000 kuna, to je kad stavite stavku pa da vam se ne ugasi. Ali to zaista, promijene postoje, promjenama smo svjedoci svaki trenutka i ono što je važno, važno je da Zakone kad mijenjamo, da ih mijenjamo na način da postaju Zakoni brži, bolji, jednostavniji, ekspeditivniji, jednostavniji za one koji rade po tim Zakonima kao i za one koji koriste, kojima je, zapravo koji imaju nadzor, koji vode računa da se Zakoni dobro provode. Stoga ja izuzetno cijenim i mislim da je dobro da se odlučilo da su se stručni poslovi vezani uz zaštitu okoliša grupirali u 8 grupa, iz jednostavnog razloga, jednostavnije je, brže je, svima je sagledivije, sagledivije je kolegama koji rade u Ministarstvu obavljati svoj posao, ali i onima koji će biti ovlaštenici za pojedine poslove, jednostavnije grupirati te poslove. Postoje još dvije stvari koje naravno, vi vidite da smo mi bez obzira, imamo mi u prvom čitanju o ovom Zakonu kad smo raspravljali, mi smo raspravljali o suštini Zakona, a Agenciju smo spomenuli usput. Vidite gdje se dovela ta priča sa 54 Agencije da mi zapravo vrlo malo raspravljamo o suštini Zakona, a raspravljamo glavninu o Agenciji i posljedicu koja će biti. Jednako tako kad gledate obrazloženje, kaže u obrazloženju primjedbe smo prihvatili> i to je činjenica, primjedbe koje su bili u prvom čitanju što na odboru za matičnom radnom tijelu, dakle na Odboru za zaštitu okoliša. Vi ste primjedbe prihvatili, tad je bila ona primjedba fizička osoba da da ili ne, mi smo vas pitali koliko imate imali ste jednu. I rekli smo što i tu jednu ne ostavite, mislim da sam čak i ja onako vrlo jednostavno rekla pa ostavite i tu jednu, otvarate si problem svi vas napadamo zbog toga pa to vam neće vama uvesti nikakav nered. Tako da uopće o tim poslovima ne raspravljamo, a izuzetno je važno da su se oni grupirali jednostavniji neko ko ide po ovlaštenje bit će mu jednostavnije, ali i vama će biti jednostavnije radit. Ima još dvije teme koje bih ja htjela posebno navesti, jedna tema je strateška procjena utjecaja na okoliš. Kad je strateška procjena utjecaja na okoliš prvi put uvedena u zakonodavstvo RH, ja bih sad trebala jako mislit pa da se sjetim koja je godina, ali sjetit ću se. Ja moram priznati da je nama svima bila nepoznanica. Svima je bila nepoznanica što strateška procjena utjecaja na okoliš je, tim više što je ona na ove naše prostore došla iz Nizozemske. Dakle, nizozemci su obzirom na njihov odnos prema okolišu prvi uveli stratešku procjenu utjecaja na okoliš, ja sam prvi put se tamo susrela sa jednom činjenicom, ja znam da je već kasno, ja ću tu pričati jer imam potrebu da pohvalim u ovom dijelu taj zakon, a kolege slobodno mogu časkat, gledati na telefone i sve ostalo. Ja sam se u Nizozemskoj prvi put susrela da netko kad ide graditi kuću da mora materijal koji je iskopao, dakle zemlju i sve i ostalo poslati na analizu i utvrditi kakvo stanje je zemlje i prije nego što ide na planirku, mora iz te zemlje sve otrove i sve ostalo izbaciti van da bi došlo na gradsku planirku gdje bi išla zemlja, dakle gdje su otišli nizozemci. Nizozemci su i bili uveli stratešku procjenu utjecaja na okoliš prvo i osnovno na svoje planove, tad sam imala prvi put priliku vidjeti kad su radili, oni imaju isto veliki broj općina i gradova ko što imamo i mi, imaju ih ja mislim i u brojci tu negdje, ima nešto više stanovnika, ali u brojkama imaju tu negdje ko Hrvatska i oni kad rade novi prostorni plan, onda za prostorni plan su radili stratešku procjenu utjecaja na okoliš koja je njima procjenjivala da li recimo, gospodarska zona u kojoj će imati rasadnike je s aspekta zaštite okoliša bolja ili lošija od gospodarske zone gdje će recimo proizvoditi traktore. Dakle, tu se je to odnosilo, mi smo tu stratešku procjenu utjecaja na okoliš malo prepisali u svoje zakonodavstvo pa kako mi već imamo običaj smo tu malo išli popuštati, malo tu malo tamo i ona kad je bila donešena ona je uvela tako jednu nepriliku, onda je uvela nepriliku koje su njene obveze, pa koje su njene obveze u smislu planiranja projekata, pa su ona rečeno da svi projekti koji su regionalne i državne razine moraju imati stratešku procjenu utjecaja na okoliš. U ovoj izmjeni zakona ste to nešto malo pojasnili, ja se bojim da to još u odnosu na stratešku procjenu utjecaja na okoliš će trebati još malo života i još malo razmišljanja. Ja moram priznati moje iskustvo koje imam, meni bi dobra strateška procjena utjecaja na okoliš bila koja bi procjenjivala Jadran i rekla koliko u Jadranu može biti još novih marina. Meni je to strateška procjena utjecaja na okoliš, ali to su neka druga razmišljanja koja jesu, ovo je put koji ide malo drugačije. I treća stvar, koja ja cijenim da je u ovom zakonu dobra, a to je integrirani pristup odnosno integrirani prikaz stanja okoliša. Mi imamo običaj zaista živimo u zemlji u kojoj imamo običaj skupljati podatke i držat ih u svojoj ladici i ni slučajno ne dat nekom drugom nego bolje nek on ponovo skuplja te svoje podatke, pa onda će on imat svoje, ja ću imat svoje treći će imati svoje. Ono što nas uče i što nekako naučite cijeli život, a to je da je taj integrirani pristup neusporedivo bolji, da on govori o tome da imate jednu točku na kojoj skupljate, ja to često vrijeme, često znam usporediti s jednim ormarom koji ima jako puno ladica i u tim ladicama se skupljaju svi podaci, al je važno da na jednom mjestu znate koji su ti podaci, tako da je to što je u zakonu definirano da će biti taj integrirani prikaz je izuzetno važan. Inače u smislu i praćenje stanja okoliša i u smislu različitih studija uvijek imate one sektorske i integrirane pristupe. Sektorski su da svaki sektor radi za sebe i ko tračnice, nikad se ne sretnu, niti bilo šta, a ovo je da vi zapravo skupljate podatke sa različitih mjesta i na jednom mjestu ih definirate i ono što je važno je važno da u tim podacima imate stav da kažete i da ih možete s nečim usporediti. Ono što zaključno hoću reći je slijedeće, ova izmjena i dopuna Zakona o zaštiti okoliša u smislu nekih stvari je poboljšanje sadašnjeg kojeg imamo, je korak naprijed. Mi u ime kluba …/nerazumljivo/… mi u Klubu GLAS-a i HSU-a nemamo nikakav problem ako ocijenimo da je nešto dobro glasati za, glasali bi tako i za ovaj zakon da nam se tu nije uvukla ova nesretna agencija i priča s tom agencijom. Ja zaista nekako, za neke agencije sam apsolutno sigurna da ih treba ukinuti. Za one agencije gdje nisam sigurna gdje još dobijate niz inputa sa strane, nemojte to činiti, ja nekako uvijek mislim da ne treba napraviti grešku, pa onda ispravljati grešku i to je razlog zašto ćemo mi biti u odnosu na ovaj zakon suzdržani. Sad ćemo priječi na pojedinačnu raspravu za koju se javio poštovani zastupnik Miro Bulj. Izvolite. Evo ja bi još jednom samo naglasio ono šta je kolega Bačić spominjao, a prije toga i kolega Dobrović, oba dva su se pozivala na zaključak Vlade o agencijama koje se gase, a o koje se gase, ukidaju ili prodaju, znači imao 54, pa nema tu nekakvog, kolega Bačić kaže da je zaključak dat, a kad govorimo o ovoj agenciji koja je vrlo bitna za prirodu okoliš i zaštitu ne vidimo tu nekakav u zaključku, nekakvu analizu imao jedan papir od te analize kolega Bačiću. Znači nismo mi dobili nekakvu analizu od Vlade, da imamo analizu zbog čega se ukida ta agencija. Imamo mi tu čudnih stvari koje ja nisam nit vidio, recimo ukida se …/nerazumljivo/… al nije sad tema, al spomenut ću prodaje se produkcija HT Hrvatske pošte koja se evo tv, koju dobit. Al dobro sad znam, nisam uopće vidio ovaj papir. Sad kad sam iščitavao materijale, vidio sam da u tome Zaključku u biti nema te činjenice da Agencija koja je vrlo bitna, koja bi tribala biti neovisna, koja bi tribila štiti okoliš, koja bi trebala davati svoja mišljenja i zaključke i određene odluke po pitanju raznih studija utjecaja na okoliš kod projekata koji su upitni, jednostavno ta Agencija mora biti neovisna, to je ključno pitanje. Ja očekujem ovdje, evo, cijelo vrijeme govorimo i napominjemo 54 Agencije se gasi, naravno, ja sam prvi da se najveći dio Agencija gasi, ali ne Agencije koje su potrebne, a ostaviti one koje su nepotrebne.

Znam da je to piarevski dobro, reću ugasili smo 54 Agencije, ali vidimo da ovdje i HP produkcija, o tome ćemo na drugom mjestu razgovarati di će se prodati evo-tv koji je u dobiti i porastu na našem tržištu, prodati će se HT-u, to je sada neka druga priča, to vidim iz ovoga papira, gdje pogodovanje stranom teleoperateru i monopol, ali o ovome, o ovoj Agenciji triba razmišljati da bude neovisna i tribamo je ostaviti kao tijelo neovisno, hoće li se ona zvati Agencija, il nekako drukčije, to je jedan po meni manji problem. Znači, imamo Zaključak, 3 članka, šta smo mi dobili, imamo popis Agencija koje se ukidaju. Znači, možete slobodno vidjeti u prijedlogu imate, znači, Zaključak Vlade. Prema tome, triba razmisliti, kolega Bačić je također dao naglasak na važnosti ove Agencije i njene neovisnosti, njene bitnosti u donošenju brojnih odluka što se tiče zaštite prirode i okoliša. Zbog toga nemojte nešto raditi samo radi piara.

Znači, to je jedan piar, to je naopako nož. Ugroze koje imamo po pitanju otpada, poglavito koje imamo kod ovih regionalnih centara, ugroze koje imamo po pitanju odlaganja otpada kao što sam rekao Crno brdo, ugroze zraka kao što je Slavonski Brod, pokušaj štetnih projekata kao što je termoelektrana u Peruči i brojnih drugih štetnih projekata, mi moramo imati neovisnu, što više neovisnu stručnu Agenciju, il kako će se nazvati, ja ne znam. Ona ne može biti pod paskom isključivo Ministarstva i politike. Ministarstvo i politika, znači, Ministarstvo je politički dio, a ovo je stručni dio. Znači, ovo je, ljudi koji bi morali davati mišljenja na određene studije ili šta sve ne po pitanju zaštite okoliša i prirode i mislim da bi tribali povući ovaj Zakon jer ja jednostavno ne vidim način na koji to riještiti, da još jednom kolega Bačiću vidite sa svojim koalicijskim parterima, da pokušate naći najbolje rješenje, da ovo tijelo ostane neovisno, a to isključivo zbog zaštite prirode i okoliša, to je ono minimum minimuma što bi bilo i to ne bi bilo sramotno, bilo bi se možda po prvi puta dogodilo i možda bi to bilo i pohvalno da se vidi ovaj dio zaštite Agencije. Tajnik Horvat niti jednom rječju nije obrazložio zbog čega se ova Agencija, koja je vrlo bitna, ove druge ako se gase, možda ih treba ugasiti 90%, ali ovu Agenciju koja treba biti neovisna Agencija za zaštitu prirode i okoliša, kao nečega najbitnijega u RH što imamo, smatram da bi tribalo dobro, dobro razmisliti i analizirati dal je dobro da ode pod skute politike i u Ministarstvo. Znači, radimo da ovo tijelo bude što neovisnije, da bude što stručnije po pitanju zaštite okoliša i prirode, a ne da takvo tijelo u biti oduzimamo neovisnost.

Znači, i to je Ministarstvo pokušavalo.

Kolega Bulj, vi ste u svojoj raspravi govorili o ove 54 agencije imate tu i popis koji je Vlada donijela i ja sam mislila da možda nešto više znate obzirom da ste onako nekako bliže tamo sjedite HDZ-u iz razloga što je kolega Bačić kada je govorio u ime Kluba rekao da će na kraju to biti 44, 45, da neće biti te 54 nego će to biti neki manji broj pa me je zanimalo da možda vi ipak nešto znate o tome da će u konačnici kad sve bude gotovo biti nekakav manji broj. No međutim kako je vaša rasprava išla dalje očito ni vi nemate ta saznanja a obzirom da ste rekli da je kolega Bačić dao vama repliku možda mi ipak nešto doznamo i možda to na kraju ne bude tih 54 nego bude neki drugi broj.

Evo, ja sam napomenuo, nije vezano uz temu HP produkcija to je vlasnik EVO TV koji je u dobiti, HAKOM mu nije dao odobrenje da mora nastaviti djelatnost ali piše se prodaje se, znači ne ukidaju se, neke se prodaju da bi se ojačao monopol HT-u, da još bude monopol veći. Znači imamo HP produkciju koje je vlasništvo HP, koje je vlasništvo 100% u vlasništvu RH, HAKOM mu nije dao odobrenje da se bavi, suglasnost, ali je, dati će to ne bojte HT-u a u porastu je znači i ljudi koji žele EVO TV a i dobijete 20 milijuna kuna.

Kolega Bulj, očito niste dobro slušali, vidim da ste pričali sa kolegom Dobrovićem, pa vam je onda promaknulo, da nisam rekao da je rađena analiza nego da je Vlada donijela zaključak, da je taj zaključak, to nisam rekao a sada ću vam, nastao kao rezultat prijedloga pojedinih, odnosno resornih ministara preko resorne Vladine koordinacije, to je izvorno bilo zamišljeno za 54 državna tijela. Međutim, kad je krenulo se u analizu svih i preuzimanje dodatnih argumenata i podataka za svako pojedino tijelo onda su određena tijela izostala i nisu se ukinula primjerice Agencija za linijski obalni pomorski promet koja je bila izvorno predviđena kasnije se od nje odustalo.

Recimo vi ste lobirali da ostane ta agencija koja je vjerojatno i potrebna, vi ste lobirali da ostane Agencija za promet ni ne znam kako ste rekli. Međutim ovo je značajna Agencija za očuvanje okoliša i Jadrana, znači ovo je okoliš, zaštita okoliša i prirode i našeg Jadrana gdje imamo kolega Bačiću većih mrlja, naftnih, malo sam rekao, veće su nego grad Split. Vrlo opasno je, vi ste s Korčule, znači ova agencija je vrlo bitna i za teritorijalne vode i kopno a imamo toliko kritičnih točaka u RH da ne bude li neovisno tijelo ljudi koji će se baviti zaštitom okoliša i prirode i budu li pod utjecajem politike i političkih moćnika sponzora političara e onda apsolutno smo izgubili mogućnost održivoga razvoja u RH. Hrvatska više neće biti ni zelena, niti će biti ekološki održiva. Jer će interesne skupine eksploatirati Hrvatsku protivno prirodi, protivno okolišu, protivno interesima lokalnog stanovništva a nećemo imati niti jedno tijelo koje će biti neovisno. Hvala potpredsjedniče, kolega Bulj, kolegice i kolege. Pa mi tjednima, mjesecima slušamo u ovom Saboru kako imamo veliku javnu upravu, kako je ta javna uprava skupa, kako imamo previše parafiskalnih nameta, zaposlenih itd. I danas gle čuda sasvim kontra rasprava. Takve rasprave slušamo i uoči lokalnih i regionalnih izbora, svi oni koji se 6 mjeseci prije izbora zalažu za ukidanje županija, čim osvoje jednog župana više nisu za ukidanje županija. Zalažu se za ukidanje općina i gradova ali dosta je da osvoje jedan načelnički mandat da se više ne zalažu za ukidanje općina i gradova. Zaista ovo danas je iznimno zanimljiva rasprava.

Recimo u Splitsko-dalmatinskoj županiji jedino gdje se ljudi zapošljavaju to su u županijskim ustanovama, tvrtkama i lokalne samouprave su ovisne o županijama. Evo to javno opet ponavljam. Ali što se tiče ove 54 agencije naravno da se ukine, ali ne mogu ukinuti agenciju koja je, treba biti neovisna.

Sljedeća će biti završna riječ, u ime kluba zastupnika MOST-a nezavisnih lista. Molim vas, kolega Bulj, dozvolimo vašem stranačkom kolegi Slavenu Dobroviću da kaže što želi reći u ime kluba. Izvolite. Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče Sabora. Poštovani kolegice i kolege. Gospodine Bačiću, drago mi je da se vi slažete s mojom argumentacijom i da ste prepoznali, dakle izvještaje koji su stizali iz agencije koja je bila preteča HAOP-u kao vrijednim i kao složenim i potrebnim, dakle, za vođenje politika u nizu ministarstva. Takav slijed misli bi bio da je potrebno u stvari promisliti tu odluku i ja u stvari pozivam na to promišljanje, u stvari promišljanja kod ove odluke nije pravog ni bilo, to vidimo iz i ove vaše diskusije da su se analize u stvari radile kasnije i to su opet analize koje nisu jasne, transparentne, dakle sa definiranim kriterijima, dakle ne možemo nešto analizirati bez jasnih kriterija. Jasno je da ovih 54 agencija su sasvim različite i da ovdje ima prostora za racionalizaciju tog aparata i za to smo svi sigurno suglasni da treba napraviti jer želimo racionalniju državu, dakle koja manje košta i koja određenu zadaću obavlja uz manji napor na jeftiniji način. Međutim, očito da ove analize koje su došle post festum nakon ove odluke su, kažete, utjecale na promjenu sastava liste za odstrel pa me jako čudi da ova argumentacija, pa do mene je došla, sasvim sigurno je došla i do ministra i do premijera. Dakle, da nije potaknula takvu odluku da se agencija makne jer definitivno ćemo mi imati velike štete i definitivno ova odluka kvari odnosno ugrožava ulogu i zadaću koja agencija obavlja. Evo ja još uvijek pozivam, mislim da nije nikad kasno povući neku štetnu odluku, za to je uvijek vrijeme, kad god se napravi, treba to napraviti, povući štetne odluke. Dakle ova agencija se ne smije tek tako uvući, ona ima svoj identitet, ona brine, nismo ovdje pričali, dakle to izvješćivanje, ne radi se tu o jednostavnom skupu tablica. Dakle, tu postoji niz registara, evo, vjerojatno znate za emisije stakleničkih plinova, Registar stakleničkih plinova koji vodi agencija na temelju kojeg to utječe na poslovanje nekih objekata koji su veliki emiteri. Dakle, onda Registar onečišćivača pa onda statistika gospodarenja otpadom pa onda informacijski sustav zaštite okoliša koji se neprestano širi. Dakle stalno se dodaju kroz razne projekte određene sonde, ovdje, ondje, imamo, ne znam, u moru, na tlu, dakle, različiti sustavi praćenja, ne samo okoliša nego i prirode. Dakle to je jedan složeni proces povezan sa, ne samo strukom nego i znanosti. I evo, ja opet s ovog mjesta, budući da smo čuli da analiza prethodna nije rađena nego je nastala kasnije, da evo, ona, da je netko konačno stavi na jedno mjesto, pogleda i donese jedinu ispravnu odluku po ovom pitanju, a to je da i ona se skine s ove liste pa da to onda bude još jedna agencija manje. Time bih zaključio raspravu u ovoj točci, a o njoj ćemo glasovati kad se steknu uvjeti. Mi ćemo sad završiti sa današnjim radom, a sutra ćemo započeti sa radom u 9,30 i prva točka bit će prijedlog Deklaracije HS o položaju hrvatskog naroda u BiH.